Prosím, máte slovo.

Děkuju za tu informaci. A kdy tedy předpokládáte aspoň nějaké volné termíny, kterých je možné se stoprocentně držet?

Navrhnu, že vám ten termín pošleme v písemné odpovědi. Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Váhalovou, aby přednesla svoji interpelaci na pana ministra spravedlnosti. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Předkládací zpráva měla být již vložena do mezipřipomínkového řízení do konce dubna 2016. Připomínkové řízení pak mělo termín patnácti dnů a vládě měl být předložen do konce června nejpozději k podpisu a projednání. V této souvislosti jsem se vás chtěla zeptat, zda je materiál již připraven k předložení vládě. Poprosím pana ministra o odpověď.

Děkuji. Paní poslankyně bude pokládat doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Jenom připomínku, pane ministře. Pan ministr nebude reagovat. Děkuji. Nyní poprosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou, aby přednesla svoji interpelaci na pana ministra dopravy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tato novela zkomplikovala mnoha obcím život, neboť neumožňuje uložení kanalizačního řádu do tělesa komunikace kromě místních komunikací. Vzhledem k tomu, že většina obcí logicky je protnuta silnicí státní nebo krajskou, jedná se o velký problém, neboť kanalizační systémy musí být propojeny a jaksi minout tyto komunikace vyššího řádu prostě nelze. Pro obce a města jde o skutečně vážnou překážku. Kvůli tomuto problému například nemohou čerpat dotace na výstavbu infrastruktury. Vážený pane ministře, ví Ministerstvo dopravy o tomto problému? Chystá se jej řešit? Kdy předloží návrh řešení vládě? Kdy Poslanecké sněmovně? A kdy se očekává nabytí jeho účinnosti? Děkuji za odpovědi. Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rovněž vážená paní poslankyně Kovářová, Ministerstvo dopravy samozřejmě o tomto problému ví. Nicméně je to problém, který Ministerstvo dopravy v žádném případě nezavinilo. Novela zákona o pozemních komunikacích, která přinesla tuto změnu v ustanovení § 36 odst. 4, byla navržena teprve v průběhu projednávání tohoto zákona v Senátu Parlamentu České republiky, a to panem senátorem Eybertem. My jsme v projednávání i na plénu tento pozměňovací návrh odmítali, nicméně Senát ho schválil, a tím pádem schválená verze byla schválena Parlamentem České republiky, takže je to platné. Není to záležitost, kterou by chtělo Ministerstvo dopravy, nebo ji tam do té úpravy chtělo dodat. Ministerstvo dopravy zastává názor, že uvedené ustanovení v nyní účinném znění zasahuje do současné praxe umísťování inženýrských sítí do vozovek průjezdných úseků silnic, nadále je však možné vedení ukládat v souladu s § 36 odst. 2 a 3 zákona o pozemních komunikacích, tedy do silničního pomocného pozemku. Jinými slovy, jak to napravíme?

Pro vaši informaci my jsme ten návrh napsali, je to nachystáno. Teď už jenom záleží na Svazu měst a obcí, jakým způsobem a kterého poslance získají pro podání tohoto pozměňovacího návrhu. Nebo ne, to je poslanecký návrh změny zákona. Děkuji. Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Holečka, aby přednesl svoji interpelaci na paní ministryni Marksovou.

V našem Ústeckém kraji je to čím dál častější jev, a proto tento problém budete muset řešit. Ptám se vás tedy, jakým způsobem tomu můžeme zabránit. Myslíte, že je řešením upřít dávky osobám mladším 18 let, anebo prodloužit povinnou školní docházku?